Místo motivace lidí k vytváření finančních rezerv, k úsporám, které mohou čerpat k důchodu, lidi výrazně demotivuje a odrazuje od vytváření si vlastního kapitálu v podobě úspor na bankovním účtě či například investicí do nemovitostí.

Je zcela objektivní pravdou, že zatímco jsme byli ve vládě, si Česká republika prošla svojí největší krizí ve své novodobé historii v podobě světové pandemie.

Čímž se nechci vymlouvat, jenom připomínám, jaké tady byly podmínky. Tento čas byl na přelomu milénia, v období, kdy jsme ještě zdaleka tak výrazně necítili stárnutí populace, jako ho cítíme dnes. V období, kdy jsme měli navíc mimořádné příjmy v podobě příjmů z privatizace, které měly být použity na mimořádné výdaje v podobě důchodové reformy. Proto bych poprosila všechny členy vládní pětikoalice a vládní poslance, aby části projevů, ve kterých chtějí kritizovat hnutí ANO za neprovedení reformy, ve vlastním zájmu přehodnotili, je to na vás samozřejmě, případně ho rovnou roztrhali a rituálně spálili, protože tyto části projevu nemají aktuálně žádnou relevanci. V případě, že chcete někoho kritizovat, zameťte si nejdřív před svým vlastním prahem a diskutujte toto se svými stranickými kolegy.

To, co je zde nyní předloženo, je jenom úprava parametrů, které mají za cíl připravit současné i budoucí důchodce o finanční prostředky.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Děkuji, vážený pane místopředsedo.